Děkuji za slovo. Několikrát jste řekl, že lžeme, prostřednictvím předsedajícího pane Bělobrádku.

Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně takzvané holokaustové kultury jakožto projevu neněmeckého myšlení. Takže my jsme si to nevymysleli. Tak řekněte, že lže Ministerstvo vnitra. To není žádná pravda.

Takže nic takového není možné. A my jsme se jich na to speciálně ptali, jak je to s vydáváním českého majetku. A řekli jsme jim, že pokud je to pravda, tak s nimi nemůžeme do žádné frakce vstoupit a nikdy nevstoupíme.

Takže ta lež je někde úplně někde jinde, pane Bělobrádku prostřednictvím předsedajícího. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vy říkáte personální propojení. Personální propojení.

Personální propojení, to je asi, jako kdybyste řekl, že představitel sportovního klubu je zároveň angažován politicky, takže Sparta Praha je spojená s Českou stranou národně socialistickou. Ale to je přece něco jiného.

Já jsem pouze řekl, a na tom trvám, že Witikobund není součástí Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Připadá mi to jako maximálně nešťastné, že to do toho pan poslanec Valenta zapletl.

Zoufale nepatří. Děkuji. Pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

Žádnou minulost už nevyřešíme, nic nezměníme.

To nás zajímá, to zajímá naši veřejnost. Já si myslím, že i celá ta debata je poměrně velmi složitá, že jestli to sledují diplomatické sbory různých zemí, tak jsme tady udělali spoustu chyb.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji za pochopení. Děkuji. Nemám další přihlášku do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo? Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy není nikdo přihlášen. Prosím, máte slovo. Děkuji ještě jednou za slovo. Velmi stručně bych zde ráda přednesla návrh usnesení, které přijal zahraniční výbor. Usnesení má několik bodů.

Po úvodním vystoupení ministra zahraničních věcí pana Petříčka, zpravodajské zprávě poslankyně Červíčkové a po rozpravě zahraniční výbor I. vyjadřuje podporu strategickému partnerství mezi Českou republikou a Státem Izrael, které je založeno na vzájemném respektu, společných hodnotách a zájmech, jehož cílem je bezpečnost a prosperita obou zemí;

IV. odkazuje na platnou koncepci české zahraniční politiky z roku 2015 a připomíná, že Česká republika bude nadále podporovat cíle blízkovýchodního mírového procesu;

Děkuji. Pořád jsme v podrobné rozpravě. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?